Navíc si ještě uvědomme, že jsme velmi úzce svázáni s ekonomikou Německa export, import, investice a tak dále, to všichni víme. To znamená, že ani tam nemůžeme očekávat v horizontu několika měsíců nějaké zlepšení.

Je mně líto, je to proto, protože ve vládě nejsou lidé, kteří by to řešení nalezli. Bohužel musím říct, že většinou v té vládě tomu ani příliš nerozumí.

Co se týká lídrů pětikoalice, ekonom žádný, navíc každý pes, jiná ves, jiným směrem.

Navíc oni nemají žádnou odpovědnost.

Vy jste na to měli několik měsíců, na přípravu toho, co jste tam předvedli. Popravdě řečeno mně ministrů financí a práce a sociálních věcí bylo spíše líto, protože místo aby vystoupil premiér a po něm aby vystoupil ministr práce a sociálních věcí a pak ministr financí, ten to zrekapituloval a jasně věcně řekl, kde je problém, co se bude řešit a kde se bude škrtat, tak tam vystoupila celá řada lidí, kteří tomu prakticky vůbec nerozuměli.

Katastrofa!

Protože mimo jiné na té tiskové konferenci, když už se tam tedy alespoň o něčem diskutovalo, to bylo stále, co udělá stát, co udělá vláda. Ale žádný stát ani vláda neudělá hospodářský restart, ten udělá vždycky jenom privátní sektor, to znamená firmy, podnikatelé, živnostníci a jejich výkonní zaměstnanci. Ne v detailech určitě na některých věcech z toho balíčku se asi shodneme ale fundamentálně se neshodneme ani na příčinách, ani na způsobu řešení toho problému, protože vy se snažíte to řešit na úrovni státu, vlády.